Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci: pan poslanec Adam zdravotní důvody, pan poslanec Beznoska zahraniční cesta, paní poslankyně Bohdalová zahraniční cesta, pan poslanec Brázdil zdravotní důvody. Paní poslankyně Lorencová karta číslo 10. Paní poslankyně Dobešová zahraniční cesta, pan poslanec Farský zahraniční cesta, pan poslanec Grospič zahraniční cesta, pan poslanec Janulík zahraniční cesta, pan poslanec Lobkowicz zahraniční cesta, paní poslankyně Nováková do 11 hodin osobní důvody, pan poslanec Rykala osobní důvody, pan poslanec Sedláček zdravotní důvody, pan poslanec Schwarzenberg do 13 hodin zdravotní důvody, pan poslanec Šarapatka zahraniční cesta, paní poslankyně Váhalová zahraniční cesta, pan poslanec Vácha pracovní důvody, pan poslanec Vondrášek zdravotní důvody, pan poslanec Vozdecký 10 až 13 hodin zdravotní důvody. Z členů vlády: pan premiér se omlouvá od 13 hodin z pracovních důvodů, pan ministr financí Babiš rodinné důvody, paní ministryně Marksová zahraniční cesta a pan ministr Němeček pracovní důvody. Tolik tedy omluvy. Dnešní jednací den bychom měli zahájit body z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

Vidím zde pana předsedu klubu KSČM. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolím si požádat vás o podporu mého návrhu na pevné zařazení bodů na dnešní odpolední jednání.

Děkuji. Děkuji. Slovo má pan předseda klubu sociální demokracie. Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já si dovoluji také navrhnout změnu v pořadu schůze.

Ano, rozumím tomu. Další přihlášky nemám, takže budeme hlasovat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Druhý návrh pana předsedy Kováčika, bod 40 jako třetí bod dnešního odpoledního jednání.

Tento návrh byl přijat.

To by znamenalo před již odsouhlasené body. Dobrá. Pokud můžeme jedním hlasováním nejsou námitky.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Takto jsme upravili odpolední program jednání. Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, tak mi nezbývá nic jiného než otevřít body, které jsou zařazeny na dopolední jednání.